Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, podle posledních zpráv statistického úřadu jsem byla nemile překvapena smutnou skutečností, že Česká republika je dlouhodobě největším exportérem surového dříví na světě, tedy suroviny bez přidané hodnoty. Tento trend je vizitkou naší hospodářské politiky. Pro mě je nepochopitelným paradoxem, že tady existuje zájem ze strany českých zpracovatelů využívat české dřevo a dávat mu vyšší přidanou hodnotu, ale stát nejenže nevytváří podmínky, naopak brání v některých případech svou neschopností zajistit trhem požadovaný certifikát FSC. Tato problematika není dlouhodobě řešena. Desítky upozornění na odpovědné pracovníky ministerstev jsou přehlíženy a ignorovány. Naléhavost situace už došla tak daleko, že ohrožuje podnikatelské prostředí. V České republice hrozí útlum či přesun podnikatelských aktivit, investic i zakázek mimo Českou republiku. Sdružení, svazy, Hospodářská komora, asociace, družstva a další tlačí na vládu, ale ta situaci neřeší.

Nad tím zůstává rozum stát.

Děkuji.

Výsledky žáků neodpovídají praktickým potřebám, a to ve vztahu k požadavkům trhu práce. Z těchto zjištění lze tedy do určité míry vyvodit, že se nedaří naplňovat vlastní účel cizojazyčné výuky. Žádám vás proto o vysvětlení důvodů, proč jste doposud nepředložili výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu od roku 2009 očekávanou koncepci jazykového vzdělávání.